Děkuji a s další faktickou poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já dobře rozumím tomu, že předložený návrh se zabývá problémy, které takříkajíc hoří, a jak moc hoří, to dokládá i skutečnost, že je požadován postup podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu. Mě by však zajímalo, zda vláda předpokládá cestou novely zákona řešení také dalších problémů, které se v průběhu účinnosti nového služebního zákona vyskytly, a pokud ano, tak by mě zajímalo, kdy lze očekávat její předložení. Děkuji za pozornost. Děkuji. S další faktickou poprosím pana poslance Klána. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, mně to nakonec nedalo, než bych se dostal na řadu po paní poslankyni Pastuchové, se zeptat pravicových poslankyň a poslanců, kdo pro ten zákon hlasoval, když se tady loni projednával. Minulé léto, vlastně minulý rok v létě jste ten služební zákon také tvořili. Nikdo z nás pro to ruku nezvedl, protože jsme předtím věděli, že nastanou tyto problémy, ale k nim se ještě vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji a nyní s faktickou poprosím pana ministra, zdali o ni má zájem.

Já jsem byl dotázán, kolik jsem tedy vyměnil zaměstnanců na Ministerstvu zahraničí.

Samozřejmě v tom jsem se choval jinak než můj předchůdce, který, jak je známo, vyměnil 350. Naopak jsem to tady schytal za stovky, které, jak říkám, jsou legendou, kterou si někdo vymyslel.

A já prostě tvrdím, že těch několik desítek lidí si má právo ministr zahraničí jako jiný přivést, a vlastně mi vadí, že je toto právo zpochybňováno. A co se týče toho dalšího, tak co se týče možností nebo toho, že by tady byla... Nevykonávání zkoušek nebo ta možnost, jak bylo řečeno, že by byla možnost pro některé mít výjimku ze skládání zkoušek. Já bych chtěl opět upozornit na to, že to není tak, že ta možnost je něčím absolutním, to znamená, že by to bylo něco, co by platilo Děkuji. Další dvě faktické poznámky pana poslance Bendla a pana poslance Bendy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pane ministře, diskuse k tomu neskončí. Tím vůbec nezpochybňuji to, že jste si přivedl na Ministerstvo zahraničí dvacet lidí, myslím, že to je nějaký odhad, který bude dobře dát na papír, ale podle mých informací to budou řády stovek. Nemyslím u vás, na Ministerstvu zahraničí, ale jsou ministerstva, kde se to bezesporu těm stovkám bude minimálně blížit, neli víc. Myslím si, že to bude stát za to, aby veřejnost věděla, jak česká vláda využila té situace a rychle před přijetím zákona o státní službě vyměnila řadu úředníků. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Pastuchovou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já mám bývalé přátele, kteří také pracovali v cizině, byli vysláni Ministerstvem zahraničí, a vím, že se připravovali na tu cestu docela dlouhou dobu a museli si zajistit spoustu věcí, co se týče rodin a všeho. Myslím si, že není dobré, pokud si Ministerstvo zahraničních věcí řeší nedostatky své personální politiky formou zákona.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, nyní už tedy řádně se hlásím do rozpravy. Řeknu zde několik připomínek.

A zde si řekněme, už jsem to tady říkal ve faktické poznámce, že ten služební zákon de facto vytvořila pravicová opozice. Sama si to vytvořila.

Nyní je to všechno udělané pod Ministerstvem vnitra.

Ale nyní zpátky k té zahraniční službě.

Chci se zeptat, kdo bude určovat onu délku jednoho roku, zda dá třeba dva měsíce, půl roku, rok tomu dotyčnému bez jeho souhlasu.

To by bylo vše, děkuji. Děkuji a eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka, připraví se pan poslanec Laudát.